Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí schůzi naší Poslanecké sněmovny.

Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že jsme ověřovateli 3. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jana Čižinského a pana poslance Petra Vránu. Sděluji, že pan poslanec Kolovratník má náhradní kartu číslo 5.

To jsou omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Pražák má náhradní kartu číslo 6. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 3. schůze.

Nebyly totiž žádné lhůty pro poslanecké kluby k tomuto bodu, a tedy bod bychom stejně nemohli projednat.

Jde o prvé čtení podle § 90 odst. 2., to znamená, že bychom ho schvalovali již v prvním čtení. Ale protože je to možné, politické grémium se shodlo na tom, že bychom tento bod zařadili. Má k tomu někdo nějaké připomínky?

Nikoho nevidím. Ptám se, jestli někomu vadí, že bychom hlasovali o všech návrzích najednou, tzn. dvě vyřazení a jedno zařazení.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 2, z přítomných 166 pro 145, proti 11, návrh byl přijat.

To jsou body, které bychom projednali na této schůzi, s tím že kdyby schůze neskončila, pokračovala by ve čtvrtek. Po vyřazení písemných interpelací, které nejsou, bychom se ještě zabývali interpelacemi ústními podle zákona o jednacím řádu. Můžeme tedy postoupit dál a zabývat se prvním bodem schváleného pořadu schůze.

A nyní, pane ministře, vás rovnou požádám, abyste se ujal slova. Pane ministře, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pověření vlády vám jako ministr financí předkládám návrh státního rozpočtu na rok 2018.

První je to, že Poslanecká sněmovna má velice málo času na projednávání tohoto rozpočtu. Je to dáno především tím, že kdysi byly předčasné volby, a tím se vlastně celý harmonogram posunul. Druhá věc, která není standardní, že já jako ministr financí začnu projednávat ve sněmovně státní rozpočet, a pokud bude dodržen harmonogram, který byl v médiích vysloven panem prezidentem, tak pokračování bude potom věcí mého následovníka nebo následovnice. Já teď uvedu pár čísel státního rozpočtu.